Z toho výkladu gramatického, když to shrneme, vyplývá, že v textu zákona je předepsáno, a teď už cituji, že pozměňovací návrh k návrhu zákona musí být předložen nebo podán v podrobné rozpravě, že by měl být podán ústně anebo písemně, a pokud je podán ústně, pak je třeba, aby byl odůvodněn přímo v podrobné rozpravě.

4. Já budu ještě hovořit k dalším ustanovením, anebo na ně aspoň odkážu obsahově.

K ničemu takovému nedošlo.

Pokud není takové řešení obsaženo přímo v jednacím řádu, musíme si ho dovodit.

Parlamentní institut, je institut možnosti opakování druhého čtení podle § 95 odst. 2 a 3 jednacího řádu, čímž je umožněno předložit další pozměňovací návrhy reagující na případný takto překvapivý, překvapivě časově i věcně přednesený pozměňovací návrh.

Všichni víme, že k něčemu takovému nedošlo, a ani zde není ochota většiny poslanců, a nedělám si iluze, že po mém vystoupení ta ochota se převáží ve prospěch vrácení do druhého čtení, čili zbývá potom v takovémhle případě pouhá cesta obrátit se na ten tisk samotný, respektive na ten přílepek, na to, k čemu došlo, a já se teď hned k tomu obracím.

Takto se samozřejmě postupovat nemá, a proto bude předmětem takového postupu naše ústavní stížnost, kterou nepochybně v případě, že Poslanecká sněmovna dojde k závěru, že jí to nevadí ve své většině a schválí ve třetím čtení tento návrh, tak taková ústavní stížnost bude zpracována.